Návrh nadto nevylučuje přijetí ani ústavního zákona z okruhu otázek řešených celostátním referendem, a to dokonce za stejných podmínek, za jakých by měly být přijímány zákony běžné, nikoli ústavní povahy. Aspoň takto to v znění předkládaném nyní k posouzení Poslanecké sněmovny je obsaženo.

Takže za nás, za hnutí ANO, nesouhlas já si dovolím říci nikoliv kvůli tomu, že bychom celostátní referendum v kvalitní podobě ústavního zákona nepodpořili, byť ho nemáme v programu, avšak v této podobě je pro nás nepřijatelné. Děkuji za pozornost. Také děkuji. Prosím, pane předsedo, máte slovo, a prosím kolegyně a kolegy o ztišení.

Velmi nevhodná v té věci je i konstrukce, kdy Ústavní soud posuzuje zde návrh na konání souladu s ústavním pořádkem a se zákonem.

Nyní jsou faktické přihlášky anebo chcete, pane předsedo, s přednostním? Tak v tom případě faktické přihlášky mají přednost. Chcete faktickou? Nejdříve tedy pan poslanec Koten, následuje faktická paní poslankyně Lesenské, pak pan poslanec Okamura.

Ano, tak vaším prostřednictvím. To je jedna věc. Druhá věc je, že v České republice už jedno celostátní referendum proběhlo, mě zaráží vaše totální neznalost, a bylo to referendum o vstupu do Evropské unie, které bylo zcela bez kvora, jenom pro vaši informaci vy mluvíte o kvoru.

To znamená, o vstupu do Evropské unie jsme mohli rozhodovat bez kvora, ale kdyby se to referendum mělo ve stejném způsobu a ve stejném gardu, aby tady byl zákon o referendu, tak to už se vám nelíbí.

Ona totiž patří občanům, víte?